Děkuji za vaši pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Protože dosavadní právní úprava neumožňuje obecní policii projednat příkazem na místě přestupky podle zákona o silničním provozu spáchané užitím vyhrazeného jízdního pruhu v rozporu s ustanovením zákona o silničním provozu a musí být tyto přestupky postupovány do správního řízení, navrhuje se proto, tak jak navrhuje předkladatel, touto novelou rozšířit pravomoci obecní policie na úseku provozu na pozemních komunikacích a zařadit do vymezení okruhu přestupků, které obecní policie může projednávat příkazem na místě podle ustanovení příslušných paragrafů zákona o silničním provozu, rovněž přestupky spáchané užitím vyhrazeného jízdního pruhu v rozporu s výše citovanými ustanoveními zákona o silničním provozu.

Tolik vše v rámci důvodové zprávy. Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu. Může plynule pokračovat. Poté vystoupí pan poslanec Adamec. Vážený pane předsedo, milé dámy a pánové, tato novela je opravdu velmi krátká. Nicméně dovolte, abych zmínil, že mi na tomto návrhu vadí dvě věci. Za prvé, tento návrh se má projednávat a následně schvalovat podle paragrafu 90, přestože ta novela je velmi krátká, jedná se v podstatě o několik slov. Pokud si ji přečtete, tak vzhledem ke zkušenostem, jak nekvalitně se zákony připravují i v případě, že jdou ze strany příslušných ministerstev, tak o to více mám pochybnosti, pokud tento zákon byl navrhován prostřednictvím pouze jediného poslance, jestli je opravdu připraven věcně i formálně správně. Takže nejenom z tohoto důvodu, ale i proto, že mám informace, že pravděpodobně v rámci projednávání na půdě příslušných výborů dojde ještě k doplnění k některým dalším podstatným věcem, z tohoto důvodu bych vás chtěl upozornit, že dávám veto, respektive námitku na projednávání v rámci paragrafu 90 odstavec 2. To je za prvé. Za druhé věc, která mi opravdu velmi vadí. Není to poprvé, co na půdě Poslanecké sněmovny otevíráme Pandořinu skříňku.

Z tohoto důvodu mám velké obavy, jestli to předkladatel má vše správně promyšlené. Já bych si velice přál, pokud se teď rozprostře nějaká zásadní debata, aby nešla tou cestou, že budeme zpochybňovat, jestli je nebo existuje nějaký problém, to znamená nedovolená jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu.

Taktéž platí celou dobu, že české obce mohou, ale nemusí zřizovat svoji obecní policii, a pokud se už rozhodnou, že městskou policii zřídí, tak to platí především ze svých vlastních prostředků. Také platí to, že pokud někdo posílí pravomoci obecní policie, tak samozřejmě někdo přímo úměrně vyklízí pozice, a v tomto případě mám obavy, že nejenom v Praze, ale i v některých městech se to vyklizení ze strany Policie České republiky docela silným způsobem projeví. Děkuji za pozornost. Děkuji vám za pozornost. Eviduji vaši námitku vůči projednání předpokládám za klub ODS.

Beru na vědomí, budeme tedy nadále postupovat standardním způsobem. Připraví se pan poslanec Svoboda.

Tím někým jiným je Policie České republiky. A já musím říct, že Policie České republiky si hodně rychle zvykla na to, že v těch městech řadu činností supluje, nebo respektive ono to je dáno zákonem, že to tak lze, ale dělá to výlučně dneska policie obecní nebo městská. Navíc Policie České republiky nabízí výrazně lepší podmínky pro členy svých sborů, ať jsou to ty výsluhy, služební poměr, anebo ať je to i výše platu.